6.

Prosím, abyste se ujal slova.

Děkuji. ... abych stručně tady uvedl novelu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby. Je to sněmovní tisk číslo 362 ve druhém čtení.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Dobrý den, děkuji.

Zároveň byla zkrácena lhůta pro projednávání ve výborech o 30 dnů.

Na uvedené schůzi s pořadovým číslem 20 bylo přijato následující usnesení: